Už jenom to, jak ten materiál přišel, že u jednoho z těch tisků dostáváme ještě před projednáním novou verzi, která tady je, nesvědčí o kvalitní přípravě. A pokud víme, pan ministr se chystá do politického důchodu, už nemíní pokračovat v práci ministra, referendum kolegů ze sociální demokracie bude ukončeno za pár dní, takže nový ministr, který tam bude, možná bude mít na to jiný náhled. Já si myslím, že tu práci je potřeba předkládat ze strany Ministerstva spravedlnosti kvalitně a odpovědně, tak aby zde už proběhlo hladké projednání.

Ano, takže pan poslanec Kaňkovský, prosím. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády. A také tady zazněly důvody, proč v tuto chvíli nepovažujeme tu předlohu za příliš povedenou, a i ty okolnosti, které spíše vedou k tomu tuto předlohu v tuto chvíli neprojednávat. Proto si dovoluji dát nyní procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny. Jelikož se jedná o procedurální návrh, tak o něm bychom hlasovali neprodleně, než tedy budeme hlasovat vůbec, a jestli budeme hlasovat o návrhu na vrácení.

Mám tady žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji.

Takže budeme pokračovat v projednávání a táži se, zdali máme někoho dalšího do obecné rozpravy. Ano, pan poslanec Marek Benda.

Pokládám tento přístup Ministerstva spravedlnosti za velmi nekorektní. Chápu, že pan ministr již předpokládá, že končí ve své pozici, takže vezme celý tisk tak, jak byl, aniž by zohlednil jakoukoli výhradu, která tady zazněla již v minulém volebním období. Byly zmíněny panem poslancem Ondráčkem. Ano, potřebujeme pravděpodobně nový zákon o znalcích a tlumočnících. Netvařme se, že máme nějaký zásadní problém se znalci a tlumočníky.

Ale nemysleme si, že nějakým centralizovaným systémem, který se navrhuje, všechno vyřešíme, že když to všechno bude povolovat Ministerstvo spravedlnosti nebo budou povolovat soudy, předsedové krajských soudů, kde jeden z problémů, na které jsem upozorňoval minule, že se náhle ministerstvo má stát jejich přezkumným orgánem proti rozhodnutí předsedy krajského soudu, prostě těch problémů je tam celá řada. Naprostá nerovnost v postavení jednotlivých znalců, soukromých znaleckých kanceláří, veřejných ústavů jako znaleckých kanceláří. Naprostá nerovnost i v tom navrhovaném odměňování. Pokud bychom to měli dělat, znamená to na ústavněprávním výboru celé přepsat. A to víme všichni, ví to paní zpravodajka, vědí to všichni lidé, kteří v tom ústavněprávním výboru sedí, že by to znamenalo to celé vzít, a už dneska je signalizováno, ano, jsme připraveni ustoupit tady a tady.

Ale nechci tuto Sněmovnu zdržovat tím, abych detailně líčil, jaké jsou všechny problémy ve znalcích obsaženy. Myslím si, že máme počkat na nové vedení resortu, které ať se rozmyslí, jestli chce jít touto cestou, nebo jinou cestou.

Připojuji se k návrhu pana kolegy Ondráčka na to, abychom vládě vrátili k přepracování. Děkuji za pozornost. Děkuji.

S ohledem na to, že vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, sněmovní tisk 72, je vládní návrh zákona, měl by být podstatně lépe propracovaný, neměl by mít žádné nebo menší počet legislativně technických nedostatků.

Registruji váš návrh.